A jinak já jsem prostě přesvědčen, že je chyba...

A domnívám se, ani Spojené státy nejsou schopny být efektivní, pokud se právě nedohodnou se spojenci. Protože v této chvíli Evropská unie hledá způsob, jak to obejít, tak je vidět, že to těžko bude fungovat. Ten princip je jednoduchý. Chcemeli něco ve světě dosáhnout, musíme jako aliance držet pohromadě. Pokud to někdo dělá každý sám, tak je to špatně. Dobře. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.